Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Hospodářský výbor nedoporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane poslanče. Já jsem hlasoval pro a chtěl jsem hlasovat pro. To je prostě ovlivňování poslanců. Vládní většina odmítne a hlasujeme dál. Pane poslanče, v této fázi je možné vystupovat pouze k hlasování, což v tomto případě tak nebylo. Pan poslanec chce vystoupit vyjádřit se k hlasování. Já se omlouvám, já jsem u hlasování číslo 118 hlasoval pro, chtěl jsem hlasovat proti. Nezpochybňuji hlasování. Ano, informace pro stenozáznam. Děkuji. Vyrovnali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy, takže nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.